Já jsem vůbec nehovořil o sportovní agentuře, já jsem mluvil o sportovních svazech. My chceme snížit ten objem peněz, který se přelije do sportovních svazů. To je podstata toho našeho návrhu. Děkuji za pozornost. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce. Já jsem moc rád, děkuji kolegům za to, jak se vyjádřili.

Investiční programy jsou napsány úplně apoliticky pro všechny obce, je to především pro sport, tak já nevím, co vám na tom sportu furt chybí. Dneska je složitá doba, všichni to vnímáme, ale sport je velmi důležitý a já budu rád, když i obce a kraje se zamyslí nad tím, aby nesnižovaly, pokud to není nejnutnější, rozpočty do sportu, protože děti v současné době jsou zavřeny doma už tři čtvrtě roku a dostávají takové návyky, které prostě by nás mohly v budoucnu opravdu mrzet. A my se tady bavíme o tom, že potřebujete za každou cenu snížit rozpočet svazů. A ony dneska sice můžou přerozdělovat peníze, ale financování už je nastaveno úplně jinak. Já vás rád pozvu k nám do agentury, abych už nemusel poslouchat, že je to nějaká trafika pro mě, to už mě taky nebaví, protože na tom makáme opravdu se sportovními organizacemi už dost dlouho, a rád vám představím všechny transparentní procesy, ať se tady nemusíme dohadovat na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Dobrý den, pane předsedající.

Milan prokázal, že tu agenturu vede dobře. A hlavně, pane poslanče Ferjenčíku, ty prostředky, které tato vláda pustila do těch sportovních svazů právě na investice na infrastrukturu sportovní, která byla dlouhodobě zanedbaná, ty jsou velmi podstatné. Takže já bych vám chtěl jenom říct, že ne všichni sportují přes Xbox a že nejenom online sport existuje, dokonce jsou i sportovní disciplíny, u kterých se zpotíte, pane poslanče, a k nim potřebujete infrastrukturu a sportoviště.

Paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, dovolte, abych se i já vyjádřila jménem klubu

Slovo má paní poslankyně Věra Kovářová. Dobrá, tedy ještě jednou děkuji za zjednání pořádku a doufám, že kolegové se zájmem včetně paní ministryně vyslechnou můj názor na návrh státního rozpočtu. Myslím, že vláda tentokrát zvolila cestu jasnou. Heslo zní návrh státního rozpočtu má podobu po nás potopa. A tak jak jsem již konstatovala, zatím jen mrholí.

Dost často jsme od paní ministryně slýchávali, že není možné zahrnout do návrhu státního rozpočtu právě daňový balíček, protože ještě neprošel legislativním procesem. Ale je potřeba připomenout, že v loňském roce tomu bylo jinak. Návrhy zákonů, které znamenaly navýšení příjmů a nebyly schváleny ve Sněmovně, byly zahrnuty do státního rozpočtu. I v letošním návrhu takový zákon je. Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy z digitální daně. A pokud vím, tento zákon nebyl ještě ve Sněmovně schválen. Takže je potřeba si říkat, jak to tedy je.

A jsme si všichni vědomi toho, že zdravotnictví a jeho kvalita budou hrát v následujícím roce velmi důležitou roli, a prioritou je tam oprávněně.

Pak zde máme navýšení platů učitelů. Odpočátku jste říkali, že je potřeba zvyšovat platy učitelům, a to z toho důvodu, že je potřeba mít kvalitní učitele, dobře zaplacené učitele a učitelky, kteří budou přínosem pro naše žáky, a tím pádem i pro naši budoucnost. Další prioritou vlády jsou investice. Otázkou zůstává, o kolik se investice navyšují. Paní ministryně uvádí 40 miliard, ale podle návrhu je to o 12 miliard. S čím ale nemůžeme souhlasit a co nás velmi mrzí, že se tyto investice opírají pouze o vládní projekty, o státní projekty, nikoliv o regionální. Národní kapitálové výdaje zaznamenaly, jak se píše v materiálech Ministerstva financí, pokles o 13,4 miliardy korun, a to z toho důvodu, že investice do regionů, tedy dotační tituly krajům, obcím byly posíleny již v letošním roce a že obce a kraje dostaly již dostatek peněz. Ale já říkám, to je velká chyba, protože obce a kraje investují každoročně desítky miliard korun, a to také znamená, že dávají práci celé řadě malých a středních firem. Proto nás mrzí, že paní ministryně nešla tím krokem, který učinila v letošním roce, a nepodporuje investice v regionech, to znamená, v krajích a v obcích a městech. To bychom mohli shrnout ty priority, se kterými můžeme souhlasit. Ale s čím nemůžeme souhlasit, chybí nám tam priority, které by vedly ke konkurenceschopnosti našeho státu.